To, co my potřebujeme, a to, co musí vláda garantovat, je funkční bezpečnostní infrastruktura. Do té bezpečnostní infrastruktury patří Národní bezpečností úřad, patří tam tajné služby, samozřejmě tam patří policie a další součásti, armáda, a je velmi důležité, aby tato funkční bezpečnostní infrastruktura byla nezávislá na cizích vlivech a byla schopna garantovat bezpečnost a standardy, které vyžaduje naše členství v Severoatlantické alianci a také Evropské unii. A to, co musí vláda garantovat, je, aby tomu tak skutečně bylo. To vnímám jako svůj úkol předsedy vlády vůči všem těmto institucím. Prostě musí fungovat na základě Ústavy České republiky, nemohou podléhat žádným vlivům ze zahraničí. Prostě ta ústavní odpovědnost je zřejmá, je to vláda České republiky, jsou to občané České republiky a musíme mít garantováno, že žádná z těchto institucí neselže, pokud jde o otázku hlídání bezpečnostních zájmů občanů České republiky a České republiky jako takové. Tolik tedy ještě poznámka k té diskusi, která se zde rozvinula. A já skutečně nemám žádné informace o tom, že by tady kterýkoliv investor narušoval nestrannost a nezávislost této bezpečnostní infrastruktury, kterou Česká republika má k dispozici. Děkuji panu premiérovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče. Tak já děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane premiére, dámy a pánové, ten poněkud dlouhý výklad pana premiéra na to jsme si už zvykli, že na jednoduchou otázku odpovídá asi dvacet minut na úplně jiné téma. Já bych se možná vrátil k tomu, k čemu tato interpelace byla, víceméně k otázce, kterou položil kolega Korte na závěr svého vystoupení. Nemuselo k tomu být ani žádné školení mužstva, jak tady říkal kolega komunista, a tleskali mu tady poslanci za ANO. A ta otázka zní: Vážený pane premiére, uvědomujete si, že společnost CEFC je obchodní společností účelově založenou vojenskou zpravodajskou službou Číny? Ano ne.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já neberu vládě její právo a vůbec to nechci nějak napadat. Ale navázal bych na kolegu Kučeru, který se zeptal na konkrétní otázku, a já bych chtěl slyšet konkrétní odpověď. Nicméně pane premiére, vaše poslední věta zněla, že nemáte informace, že by tady docházelo k ovlivňování některými hospodářskými subjekty Číny politiky nebo ovlivňování bezpečnostní infrastruktury. Takže až budete odpovídat na dotaz pana kolegy Kučery, mějte na mysli i tu svoji poslední větu. Děkuji panu poslanci Váchovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Když pan premiér to nemá, samozřejmě to musí být velmi důvěryhodný zdroj, tak kdyby mi pan kolega řekl, z čeho čerpá ty informace, jak jsou ty rejdy rozvědky čínské v České republice. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pan premiér ty informace má. Má, protože jsou dostupné z veřejných zdrojů, jsou dostupné i na webových stránkách visegrádské skupiny, kde předpokládám, že česká vláda přispívá na tyto webové stránky. Takže ta otázka spíš zkrátka zněla, tak jak tady uvedli kolegové přede mnou, že nebavíme se tady obecně o vztahu Česká republika a Čína, nebavíme se o ekonomických investicích, nebavíme se ani o lidských právech v Číně, přestože mě tato otázka velmi zajímá, a nebavíme se ani o boji proti terorismu, pane premiére, nebavíme se ani o spolupráci v boji proti globálnímu oteplování. My se tady zkrátka a jenom snažíme zjistit vaši pozici jakožto pana premiéra, jaký je váš názor na to, zdali považujete zmíněnou firmu CEFC za ohrožení bezpečnosti České republiky s vědomím toho, tak jak tady přednesl velmi důkladně pan poslanec Korte, jakou ta firma má majetkovou strukturu, jak vznikala a jak ve světě působí a kdo je jejím předsedou představenstva. A já jsem se domníval, že odpovíte, že buďto zkrátka ty informace mám a nějakým způsobem konám. Ale máte proboha na to nějaký svůj vlastní názor. A já si myslím a pevně doufám, že se k tomu dostaneme třeba v tom dalším bodě, že vás k té odpovědi donutíme, protože vy už jste se k ní blížil. A to mě děsí. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale já myslím, že opravdu bychom se měli vrátit k tomu, na co tato interpelace byla. Já je nezpochybňuji, rozumím tomu, že se snažíme dělat nějaké obchody.

Ale tady se bavíme o tom, jestli v rámci obchodních vztahů s Čínou nedochází k situaci, kdy sem pronikají subjekty, které jsou řízeny rozvědkou cizího státu. Jestli tyto subjekty tady nenakupují možná od soukromníků, ale možná od státu, a jestli nejsou v příliš velké blízkosti prezidenta republiky. Dobře víme, že prezident republiky už opakovaně osvědčil jistou necitlivost vůči bezpečnostním rizikům. Polovina jeho Kanceláře nemá bezpečnostní prověrku a zřejmě se bude muset pakovat, protože prezident republiky zjevně některé věci podceňuje a Národní bezpečnostní úřad jeho kancléři nevydá prověrku.

A pan premiér mě tady ujistil, že vyzývá své ministry, já vím, že mu nic jiného nezbývá, protože prezidenta republiky úkolovat nemůže na rozdíl od svých ministrů, ale současně říká, že pokud by takové riziko bylo v okolí prezidenta republiky, je to stejné bezpečnostní riziko, stejné infrastrukturně bezpečnostní riziko, jako je nákup případných infrastruktur bezpečnostních věcí.